Děkuji. To byla poslední faktická poznámka pro tuto chvíli, takže se vrátíme zpět do standardních vystoupení v rámci obecné rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem ráda, že na mě došla řada.

Navrhovaný rozpočet má dle Komise umožnit kompenzovat dopady brexitu. Teď prosím cituji: Zajistit adekvátní zdroje pro kohezní politiku a společnou zemědělskou politiku a zvýšit výdaje na nové priority EU.

Klíčovou prioritou, kterou bude Česká republika chtít vyjednat, tak jsou to zejména prostředky dostatečné na kohezní politiku a na společnou zemědělskou politiku EU a tam nesouhlasíme s navrženými úsporami. Velmi rezervovaný postoj má vláda České republiky v případě financování nových priorit České republiky, a to zejména programy orientované, a bude podporovat zejména posílení programů orientovaných na ochranu hranic či opatření na řešení migrace, ale pouze vůči zemím, kde vznikají tyto problémy. To znamená, má velmi rezervovaný postoj k automatickému navyšování peněz pro různé evropské agentury, např. FRONTEX a podobně.

Vláda především podpoří vyjednávání víceletého finančního rámce, podpoří snížení celkového objemu prostředků, toto krácení však nesmí jít na úkor kohezní politiky a společné zemědělské politiky. Vláda je také přesvědčena, že efektivnější využívání prostředků určených na kohezní politiku zajistí zejména to, že členské státy získají větší pravomoci rozhodovat o zaměření prostředků na národní priority, a pokud budou národní podíly fondů odrážet domácí podmínky a potřeby.

Pro českou vládu je rovněž velmi zásadní vyjednat výhodné budoucí finanční podmínky pro implementaci fondu kohezní politiky. V této souvislosti vláda nesouhlasí s návrhem Evropské komise na tak dramatické navýšení míry národního spolufinancování, snížení evropského předfinancování a zpřísnění pravidla zrušení závazku tzv. pravidlo N+3, které mění na pravidlo N+2, což znamená možnost čerpat od roku přidělení ještě další dva nebo tři roky. Návrh Evropské komise by přinesl nadměrný dopad na konečné příjemce a na národní rozpočty. V rámci vyjednávání budeme proto prosazovat zmírnění těchto pravidel.

Česká republika bude usilovat o zmírnění dopadu zastropování a chceme, aby zastropování zůstalo pouze dobrovolnou možností pro členské státy, tzn. aby si to členské státy dobrovolně stanovily.

V případě příjmové strany rozpočtu je vláda ČR přesvědčena, že současný systém je příliš komplikovaný, a dlouhodobě usiluje o jeho zjednodušení.

Ta jednání se vedou dlouho a dlouho se povedou, protože je to velmi komplikované, je to zase jedna z cest ztráty národní suverenity u přímých daní, a my se účastníme aktivně těchto jednání a nejsou vůbec zdaleka nazrálé tomu, aby byly přijaty. Takže ani toto není namístě. Chtěla jsem vás seznámit s touto pozicí.

Děkuji paní ministryni. Nyní tady mám jednu faktickou poznámku.

Já jsem jenom chtěl poděkovat paní ministryni, že tady zaznělo, že skutečně vláda České republiky bude bojovat proti zastropování zemědělských dotací, což je nepřímé potvrzení toho zmiňovaného konfliktu zájmů, který jsem tady zmiňoval už v úvodním příspěvku. Dále bych chtěl ještě zdůraznit tu důležitou část, která tady zazněla v projevu paní ministryně. Ano, je jisté riziko, že víceletý finanční rámec se teď ještě nestihne, ale jak jistě všichni víte, příští rok budou eurovolby a samozřejmě se s vysokou pravděpodobností změní složení toho Evropského parlamentu a současná koalice lidovců a socialistů, která tam má většinu, už třeba mít většinu nebude, což by bylo nepochybně pozitivní při schvalování víceletého finančního rámce. Děkuji.